Ještě jednou vás přeruším. Kolegové a kolegyně, ten, kdo chce hovořit k paušální dani, se může řádně přihlásit.

A díky tomu stačí třeba u stavebních firem jedna malá zakázka pro drobného živnostníka a překoná tento limit. A překonáním tohoto limitu a povinnou registrací k DPH, tam začíná ta skutečná administrativní zátěž pro podnikatelský sektor, která se sama několik let zvyšuje. Zvýšila se například administrativní zátěž zavedením kontrolního hlášení apod. A to jsou všechno časové i finanční náklady, které ti živnostníci a podnikatelé musí vynakládat.

Myslím, že by to bylo logické, myslím si, že by to bylo správné, myslím si, že by to živnostníkům a podnikatelům pomohlo. A právě díky tomu, že by se posunula hranice pro DPH na dva miliony korun, to by znamenalo skutečné snížení administrativní zátěže. A já mám jenom jednu otázku na paní ministryni. Já mám jenom jednu otázku na paní ministryni, která tady říkala, že to bude znamenat, že ti podnikatelé, co se do toho zapojí, nebudou muset vést žádnou daňovou evidenci, nebudou se jich týkat žádné kontroly.